161.

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 551/1. Poprosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan poslanec Jan Farský. Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás už s tím nebudu zdržovat.

Takže budu navrhovat přerušení do ukončení legislativního procesu tisku 657. Chápu to tak, že se přihlásíte ještě, až otevřu rozpravu, a ten návrh přednesete?